Čas! Děkuji. Dále s faktickou poznámkou je přihlášen pan ministr. Prosím. Prosím, pane ministře.

Stejně tak prosím, pokud budete mít jakýkoli návrh, u kterého máte pocit, že se týká pojišťoven, opravdu není šťastné se obracet na zdravotní pojišťovny.

Děkuji za dodržení času a jsme dále v obecné rozpravě, kde je přihlášena paní poslankyně Fialová. Moc děkuji za slovo.

Děkuju za pozornost.

Také děkuji za slovo. Dovolte mi, abych vám zde sdělila stanovisko našeho klubu.

To klíčové sdělení za náš klub je, že tento návrh podporujeme a považujeme ho za velmi potřebný, protože jak už zde bylo několikrát řečeno, motivuje dlužníky k zaplacení a k úhradě toho dlužného pojistného s vidinou odpuštění penále, a to je pro ně opravdu zásadní.

Já vám můžu říct, že z těch přibližně 150, 160 případů, které vždycky projednáváme, se tak maximálně 10 týká firem a firem, které opravdu se dostaly do nějakých problémů, takže si myslím, že tento argument opravdu neobstojí.

Takže budu pokračovat, zpět k našemu stanovisku.

Zaznělo to tady už v průběhu projednávání a musím říct, že zákon může opravdu v dobrém změnit život statisícům, opravdu statisícům osob. kdybychom k tomu ještě přidali to penále ze zdravotního pojištění, a to v době, kdy se ekonomická situace obyvatel a musím říct, i díky nečinnosti této vlády opravdu prudce zhoršuje.

Na závěr bych tedy chtěla zdůraznit, že tento zákon, pokud do něj budou zakomponovány potřebné změny, které byly podány prostřednictvím pozměňovacích návrhů, je nádhernou ukázkou spolupráce koaličních a opozičních poslanců.